Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, pane ministře. Tento týden neprošel návrh mého kolegy poslance Václava Klause na vyšší podporu pro sportovní trenéry mládeže.

Prosím, buďte ve své odpovědi konkrétní. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já častokrát slýchám, že podpora trenérů není dostatečná. Ano, není. Přesto mohu být konkrétní v těch krocích, které se udělaly.

Tam všude jsou trenéři.

Dále musím říct, že velká část prostředků v programu Můj klub, který směřuje napřed tomu konkrétnímu klubu, kde jsou děti, tak může a také je využita ve prospěch trenérské činnosti.

A konkrétní číslo na závěr tohoto prvního vstupu. To jsou konkrétní čísla, konkrétní kroky.

Protože věřte tomu, že jako starosta okresního města jsem dnes a denně konfrontován s tím, že ty kluby prostě mají problémy. My samozřejmě také tu svou podporu zaměřujeme především na výchovu a sportování mládeže, protože když se začne v raném věku, je to určitě nejlepší.

Já pevně věřím, že ty programy, které jsem tady prezentoval, a konkrétní výsledky toho navýšení prostředků do sportu a zacílení nikoliv na organizační zabezpečení a činnosti svazů i když i ty jsou potřeba ale přímo na sportování mládeže, že tyto programy, tak jak jsou nastavené, tak můžou životaschopně žít.

Takže já můžu říct, že tyto programy a jsme připraveni je předat Národní agentuře pro sport.

Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Holomčík s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Třeba i za vaší účasti, abychom vlastně těm lidem, kterých se to přímo v místě týká, mohli vysvětlit, nebo vy byste mohli vysvětlit, že skutečně platí to, co říkáte, tedy že žádné nebezpečí nehrozí. Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za ten dotaz, vážený pane kolego. Víte, že jsem se k této věci vyjadřoval i na interpelaci paní kolegyně Krutákové asi před měsícem. Dovolte mi jenom, než se vrátím k tomu, co jste říkal, tak jenom opravdu velmi krátce zhodnotit ty možnosti. To uvedené usnesení Senátu, které já beru jako politickou deklaraci. Protože ona je velmi tenká hranice mezi jakousi politickou výzvou k nějaké veřejné oponentuře, což já bych spíš považoval za veřejnou debatu.